Tím jsme se vypořádali s omluvami. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 4. Ptám se, zda má někdo ještě nějaký návrh na změnu. Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku prvního čtení zákonů. Připomínám, že ve 14.30 bychom projednávali pevně zařazené body 5, to je sněmovní tisk 27, léčiva, první čtení, bod 43, to je vydání k trestnímu stíhání pana poslance Bohuslava Svobody, a bod 39, to je trestní stíhání pana poslance Růžičky. Ptám se, zda má někdo k navrženému pořadu nějaký návrh na doplnění. Jak už jsem řekl, nikoho nevidím, takže budeme pokračovat v jednání.